Pátý důvod navazuje na důvod číslo čtyři. Problém mediálně propíraných případů nutné obrany a zase nemohu samozřejmě jako člověk z veřejnosti vidět do konkrétních trestních spisů ale problém těch mediálně propíraných případů ze všech veřejně dostupných zdrojů neleží v tom, že bychom měli špatnou legislativní úpravu, ale leží v tom, že soudy pracují správně a že je prostě náročné v jednotlivých konkrétních případech dobře a spravedlivě zhodnotit důkazní situaci. Šestý důvod.

A konečně poslední sedmý odborný důvod. Nově navrhovaný odstavec 3 obsahuje řadu neurčitých pojmů uvedu minimálně dva příklady a ty neurčité pojmy vždycky spíše zhoršují situaci adresátům práva, to znamená i těm obráncům, kteří se v režimu nutné obrany brání. Slíbené ukázky neurčitých pojmů: pojem obydlí, který v kontextu českého právního řádu rozhodně není nijak jednoznačně zakotven. A takto bych mohl pokračovat přes celou řadu v českém právu používaných pojmů. Další neurčitý pojem, a velmi nebezpečný pro obránce, pojem oprávněná obava. Prosím vás, obava je faktický stav, který je na straně oběti, která se brání nějakému útoku. Obava nemůže být oprávněná nebo neoprávněná. Takže tímto pojmem, opravdu nesmyslným, dvojslovným pojmem, se do právního řádu vnáší další neurčitost, která paradoxně zhoršuje nebo by mohla zhoršit postavení oběti, která se v režimu nutné obrany brání.

Děkuji, pane poslanče, a nyní se s faktickou přihlásila paní poslankyně Helena Válková. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Čili pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně, děkuji, protože výjimečně budu moci dodržet dvě minuty, a také doporučuji hlasovat proti tomu návrhu. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Normálně do rozpravy.

Je to klasický přílepek k této evropské implementaci, takže už z tohoto důvodu jsme velmi opatrní.